I tento návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Jedná se již o druhé parametrické zvýšení daňového zvýhodnění na dítě.

Důvodem této úpravy je situace, že některé členské státy umožňují v rámci svých vnitrostátních daňových předpisů uplatnit vyplácené podíly na zisku jako položku snižující základ daně, což by při aplikaci směrnice vedlo k tzv. dvojímu nezdanění. Další dílčí navrhované změny cílí na odstranění nedostatku právní úpravy daní z příjmů, které se projevily aplikační praxí nebo v souvislosti s přijetím jiného právního předpisu. Jedná se např. o změny v oblasti zdaňování příjmů z výroby elektřiny u malých zdrojů, které nejsou předmětem podnikatelské činnosti a jejichž výkon je z hlediska dopadu na distribuční soustavu omezený a slouží převážně pro vlastní spotřebu, a zdaňování podílů na zisku vyplácených osobám, které nejsou členy obchodní korporace.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji. Dobrý večer.

Děkuji za pozornost. Já děkuji panu zpravodaji za jeho zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první s přednostním právem přihlásil pan předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala.